Tak pointa našeho autobusu byla v tom, kteří lidé podle nás mají skončit v politice. Pan Sobotka skončil, a my jsme rádi, pan Kalousek skončí, a my jsme rádi. A po příštích volbách skončí i pan Babiš.

Tím pádem tuto interpelaci...

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770.

Interpelace byla přerušena. Pokračujeme tedy v rozpravě. Děkuji za slovo, pane předsedající. Navrhuji tuto interpelaci přerušit do přítomnosti pana premiéra.

Každopádně interpelace je přerušena.

Jelikož poslanec Zbyněk Stanjura není přítomen na jednání, tato interpelace se nemůže projednat a přerušujeme projednávání této interpelace.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 873.

Jelikož rovněž pan předseda Zbyněk Stanjura není přítomen na jednání Sněmovny, tato interpelace propadá.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 879.

Děkuji za slovo.

Sice chápu, že Správa hmotných rezerv neukončí výběrové řízení ze dne na den, ale i tak v podstatě už dva roky porušujeme směrnici Evropské unie.

Ano, je pravda, že neplníme řádově o čtyři pět dnů z těch takzvaných doporučených 90 dnů skladování ropy.

I v době takzvané krize, která nastala přibližně před rokem, jsme bez problémů prostě ty nedodávky ropy, které v určitou chvíli byly, bez problémů byli schopni vykrýt.